Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo. Pane ministře, děkuji za vaše odpovědi.

Ten první je, já bych od vás očekával a očekávám, že představíte veřejnosti srozumitelnou strategii, protože tady v tuto chvíli jsme skákali z jednoho místa na druhé, a aby ta strategie byla představena co nejdříve.